Děkuji, pane předsedo. Jenom v rychlosti. Výbor pro životní prostředí se zabýval Pařížskou dohodou na svém zasedání 13. července 2017 a stejně jako výbor zahraniční i on doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, že Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Pařížské dohody. Děkuji panu zpravodaji. A nyní otvírám rozpravu, do které se hlásí pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Přestože mnozí neustále vykládáte, jak ODS u toho bodu dělá obstrukce, tak podle mého názoru jsme tomu projednávání věnovali méně času, než jsme měli. Minulý týden jsme si přečetli na mnoha serverech hodnocení účinnosti biopaliv.

Jako by to byla ta samá slova jako dnes, jenom místo slov...

Jenom tam vyměňte slova Pařížská dohoda za slova biopaliva první generace a je to vlastně úplně stejné. Musíme, máme, zlepšíme, ochráníme, skvělý výsledek. Tehdy i dnes. Dneska ti samí píšou do těch článků: Ono se nám to nějak, dámy a pánové, nepovedlo. Ta biopaliva první generace nepřispěla.

Máme nějakou novou.

Protože mají něco nového. My jsme tady chtěli po vládě analýzu rizik dopadů. Dostali jsme nic. Česky to znamená, nedostali jsme nic. Žádná analýza. Zato slyšíme: Jsme poslední. To jsme poslední. A co?

Dneska kdybychom se zeptali těch politiků, tak pro to vlastně nikdo nebyl.

Tak si přečtěte hodnocení expertů, co to udělalo s půdou, zemědělstvím, životním prostředím, ochranou klimatu. Plus žádný. A slyšíme ty fráze úplně znova. Jediné, čeho se bojí: oni na mě ukazují prstem, že jsem poslední. Ale to není žádný argument. Jednoduchý dotaz.

Já nevím. A teď bych mohl pokračovat. Ale nebudu vás zdržovat. A ta absurdita.

Tak to přece je. To je nová naděje ochrany klimatu. A oni to myslí vážně.

Jak férová je konkurence. Jestli museli investovat takové desítky miliard do ochrany životního prostředí. Já myslím, že aniž bychom byli experti na ocelářský průmysl, tak si odpověď umíme najít sami.

Kolik bude podíl České republiky? Patříme mezi vyspělé země, nebo nepatříme? Když se budeme podílet, kolik to bude peněz ročně? Nic z toho nám pan ministr během těch mnoha projednávání, jak on říká, neřekl. Takže tohle je dohoda, která má platit sto let, není vymahatelná, nemá sankce ale pozor, dámy a pánové, jsme poslední v Evropě!

Děkuji za slovo. Já jenom velmi krátce.

Prosím. To je legitimní si to myslet a je legitimní takové pozice zastávat. Já zastávám pozici opačnou.

To je pravda. Ale tím přece nejsou zpochybněny ty cíle.

Děkuji. Tak teď faktické poznámky. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Tam se počítá, že se ročně má vybrat zhruba 100 mld. dolarů právě v rámci těch signatářů úmluvy. Vloni se vybralo mezi stávajícími signatáři 65 mld. Je třeba podotknout, že Spojené státy, které odstoupily od dohody, nebo chtějí odstoupit, se na tomto podílely jednou miliardou.

Tak tolik jen čísla. Děkuji za pozornost.